Exekutorská komora ve svém náhledu na zavedení teritoriality není jednotná. Ale připomínám, že před dvěma roky přijali na jejich sněmu, nebo jaké mají oni orgány, usnesení, které zavazovalo prezidium, aby to prosazovalo. Skutečnost byla, řekněme, diplomaticky nejednoznačná. V tuto chvíli by většina exekutorů tento princip akceptovala a menšina je proti tomuto. Bohužel ta menšina, tak jak už to bývá, je silnější a mocnější a dokáže prosadit své zájmy i prostřednictvím lobbistů a PR agentur. A já se kolegové ptám: na co potřebuje Exekutorská komora PR agenturu, která má vylepšovat její renomé? Na to tvoří ti exekutoři ten zisk? Oni mají tvořit přiměřený zisk na úhradu nákladů s prováděním exekucí, a nikoli na to, aby měli na nějakou PR agenturu.

Pan ministr Pelikán tu není, ale evidentně je s tímto stavem asi spokojen a pokládá to za normální. Já nikoli. Já věřím, že konečně dnes odhlasuje Poslanecká sněmovna zařazení tohoto bodu na program této dubnové schůze, protože to je poslední možný termín, kdy můžeme tento tisk projednat a začít řešit opravdu kumulující se problémy ve vymáhání exekucí. Ještě k těm ziskům, které mají exekutoři. Na tom prvním semináři, který jsem pořádal, bylo ze strany velkých exekutorských úřadů jasně deklarováno, že svou činnost pokládají za byznys. Má to být přeneseným výkonem soudní moci.

No přece na to netvoří zisky. Asi ty náklady, které si vykazovali, nebyly pouze adekvátní tomu, co skutečně vynakládali, a odměnám pro exekutora nebo jeho zaměstnance, ty jsou logické, ale určitě původním záměrem při uvedení tohoto mechanismu exekucí v činnost nebylo to, že se bude vydělávat na sponzorování fotbalového klubu nebo motoristického sportu, kde jsem opět viděl tyto reklamy, anebo kdy manažer největšího exekutorského úřadu Robert Runták se chlubí tím, že má sbírku uměleckých obrazů řádově za 100 milionů korun. Podotýkám, že exekutoři by neměli podnikat, nevím jak manažer exekutorského úřadu, ale v čele exekutorského úřadu by měl stát manažer a vykonávat přenesený výkon soudní moci, nikoli manažer a doslova třískat peníze z lidí na to, aby si hromadil majetek. To pokládám za absolutně nepřijatelný stav. Jsem velmi překvapen, že ministru spravedlnosti tento stav nevadí.

A to si myslím, že je prezidentka Exekutorské komory, která když si nedokáže zjednat pořádek ve vlastních řadách, je to špatně, obzvláště když sama zavdává velmi vážné pochybnosti o správnosti fungování svého vlastního úřadu. Řekněme si pár čísel.

Já předpokládám, že to je částka bez příslušenství. Přiznám se, že tohle nemám ověřeno.

Kam to půjde? Co se bude dít? Procento vymáhaných exekucí je asi 20 až 30 %. Co to vlastně znamená?

To pokládáte za správný a přijatelný stav? Já v žádném případě.

Opravdu si myslíte, že když někdo má tři a více exekucí a dostává čtvrtou, že ji bude schopen splácet? Kolegové a kolegyně, je to 85 % nově zahajovaných exekucí. Více než exekuce od deseti exekutorů má 60 000 osob! Já mám tady některé grafy k dispozici. Můžete se na to podívat. Zbytek jsou ti, kteří to zaplatí za všechny ostatní. Mohl bych vám ukázat další tabulky, ale obávám se, že zájem této Sněmovny není až takový se touto problematikou zabývat. Někteří povinní si sáhli i na život. Já nechci hodnotit, jestli ta exekuce byla oprávněná, nebo neoprávněná, tím se v tuto chvíli nehodlám zabývat, ani nebudu, nicméně stav, kdy dochází k rozvracení rodin a někteří lidé si berou život, nepokládám za stav, se kterým bychom se měli smířit, byť plně uznávám závazky těch dlužníků, pokud jsou tedy oprávněné, a já mám pochybnosti o tom, že ne všechny exekuci jsou oprávněné. Většina ale snad ano. Zamyslel bych se ještě nad jednou věcí. Dopady sociální a ekonomické. Zaměstnavatelé si stěžují v tyto dny, v tyto měsíce na nedostatek pracovní síly.

30 % zaměstnanců má exekuce.